Současná pozice České republiky je zásadně určena platnými zákony, což je především horní zákon a geologický zákon, a dosavadními právními kroky, protože stát s těžaři není v obchodním vztahu, nýbrž ve vztahu daném zákonem. Rozhodnutí vedoucí k povolení těžby se odehrávají v rámci správního práva. Stručně řečeno, předchozí rozhodnutí vydaná Ministerstvem životního prostředí předurčila ve všech ohledech současnou právní pozici firmy Geomet. To znamená, tuto právní pozici nepředurčilo memorandum, ale předurčila rozhodnutí vydaná Ministerstvem životního prostředí v letech 2010 až 2017.

Začneme tedy tím, že společnost Geomet podala v souladu s příslušným zákonem na Ministerstvo životního prostředí postupně čtyři žádosti o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec. Žádost o stanovení průzkumného území Cínovec byla podána 1. října roku 2009. Žádost o stanovení průzkumného území Cínovec II byla podána 14. února 2011.

Všechny žádosti o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány na územním odboru Ministerstva životního prostředí, který sídlí v Ústí nad Labem. Tento územní odbor také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušná rozhodnutí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto je ono rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2010. Je vydáno na hlavičkovém papíře Ministerstva životního prostředí. Je to rozhodnutí, pod kterým je podepsán úředník, který pracuje na Ministerstvu životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že lhůty stanovené v prvních rozhodnutích o stanovení průzkumného území se ukázaly být pro provedení dostatečně podrobného průzkumu jako příliš krátké, požádala společnost Geomet v souladu se zákonem o prodloužení platnosti stanovení průzkumných území Cínovec. Obě žádosti byly znovu podány na územní odbor Ministerstva životního prostředí v Ústí nad Labem, který také všechny žádosti posuzoval a vydal v této věci příslušné rozhodnutí.

Následně v návaznosti na výsledky geologického průzkumu podala společnost Geomet v souladu s § 24 odst. 2 horního zákona první dvě žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Všechny tyto žádosti o stanovení průzkumného území pro ložisko Cínovec byly podány na územním odboru Ministerstva životního prostředí. Opět zde byla vydána příslušná rozhodnutí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem zde takto podrobně citoval jednotlivá rozhodnutí Ministerstva životního prostředí proto, aby bylo zřejmé, jakým způsobem je u nás v těchto věcech rozhodováno. Protože samozřejmě že laická veřejnost netuší, jakým způsobem běží příslušný povolovací proces podle příslušných zákonů. A myslím si, že je potřeba si uvědomit a já zde mám všechna ta rozhodnutí, která byla vydána ze strany územního odboru Ministerstva životního prostředí je třeba si uvědomit, že všechna rozhodnutí byla vydána na Ministerstvu životního prostředí. A pokud by do budoucna hrozily jakékoliv arbitráže v souvislosti s těžbou, netěžbou, s čímkoliv, tak to, co je podklad, jsou rozhodnutí ze strany Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu nevydávalo do tohoto okamžiku žádná rozhodnutí, která by se týkala povolování, nepovolování těžby lithia, průzkumného území, čehokoliv dalšího. Memorandum, které bylo přijato, je právně nezávazné. Není možné o něj opírat jakékoliv nároky. Pokud by někdo teoreticky o cokoliv opíral své nároky, může je opírat pouze na základě zákona o rozhodnutí, která byla přijata ve správním řízení na Ministerstvu životního prostředí. A v posledních čtyřech letech vedl toto ministerstvo pan ministr Brabec z hnutí ANO. Čili tyto věci ve finále, v důsledku spadají do jeho kompetence. Já opravdu nerozumím tomu, proč zde je veden útok na memorandum, které podepsal ministr Havlíček, které není právně závazné, jehož jediným cílem bylo vylepšit pozici státu a zajistit, aby se lithium, když už se tady u nás bude teoreticky těžit, aby se u nás také zpracovávalo, aby z toho Česká republika něco měla, tak proč tam je upřena pozornost a tam je veden útok a nikdo neřeší ta skutečná rozhodnutí, která byla přijata na Ministerstvu životního prostředí.

Pokud jde o memorandum. Memorandum, které bylo podepsáno ministrem průmyslu a obchodu. Memorandum vytváří předpoklady k tomu, aby se surovina využívala u nás. Je to vlastně první příklad strategické změny, ke které se rozhodla naše vláda přistoupit. Pokud se záměry vyjádřené v memorandu zrealizují, postoupí Česká republika do daleko výhodnější pozice v mezinárodní dělbě práce, a to tak, že se na území České republiky rozvine moderní perspektivní obor, který bude souviset s výrobou baterií a který bude souviset se zpracováním lithia. Právě fakt, že Ministerstvo životního prostředí do svých dosavadních předchozích souhlasů a rozhodování nezahrnulo podmínku maximálního využití lithia na území České republiky, o tom se skutečně v žádných rozhodnutích Ministerstva životního prostředí nic nepsalo, byl jedním z hlavních důvodů pro podpis memoranda právě snaha dosáhnout zpracování lithia na území České republiky. Ministerstvo průmyslu podle kompetenčního zákona má možnost takováto memoranda realizovat stejně jako koneckonců každé ministerstvo.